Zopakuji jenom tu jednu větu, že cílem této implementace je především implementovat evropskou směrnici do českého právního řádu. Cílem této implementace není pomoc českým seniorům v seniorském věku a zajištění jejich klidného stáří, ale jakási regulace předpisů v českém právním řádu.